Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu Tímto bodem jsme se zabývali dne 9. června tohoto roku na 57. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy proběhlo první kolo volby. Nyní vás poprosím, pane předsedo, abyste zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Na předsedu komise byli nominováni dva poslanci: Martin Plíšek za TOP 09 a Jiří Štětina za Úsvit. V prvním kole Martin Plíšek získal 55 hlasů a Jiří Štětina 60 hlasů. Bylo to tedy velmi těsné. Kvorum bylo 63, takže opravdu velmi těsně o tři hlasy nebyl předseda zvolen. Páni poslanci Plíšek a Štětina jsou tedy teď nominováni do druhého kola. Prosím o přerušení tohoto bodu. Přerušuji tento bod.